Neustále se musíme přetahovat, jestli je to dobře, špatně, kdy, a nakonec z toho vypadne páteční odpoledne. To mě mrzí.

Děkuji.

Ať to vyšetří policie. Stejně jako pan poslanec Blaha.

Politika je politika, na tom se všichni shodneme.

Já si, paní kolegyně, vaším prostřednictvím, pane předsedající, prostě vůbec neumím představit, ani nepředstavuji, že by se to nedošetřilo. To se prostě musí vyšetřit. Tady musí být nalezen ten viník, protože jinak by zůstala pachuť ve společnosti, že to opravdu někdo mohl zakrýt. Prostě to se musí vyšetřit! Na druhou stranu já nejsem ani vyšetřovatel, ani státní zástupce, ani policejní prezident, ani ministr vnitra. To znamená, že je to opravdu předáno, a já pevně věřím, doufám, a za nás pro to uděláme maximum, za náš resort, aby se ty věci opravdu dotáhly do konce a viník byl potrestán.

Já jenom říkám jednu věc.

A víte, proč to říkám? Protože v tu dobu to bylo na základě nějakých informací, které byly k dispozici.

Ale to právě je přesně to, co si určitě zadala Policie České republiky v těch posudcích. V těch znaleckých posudcích. Sám pan ministr vnitra říkal, že policie si nechala vyhodnotit stovky vzorků.

Ale těch vzorků bylo daleko víc, protože tam odebírala celá řada subjektů. Povodí, HZS, vodoprávní úřad, Vodovody a kanalizace Vsetín, policie, a všichni to dali tomu znalci.

A to není alibistické, to je konstatování podle vodního zákona.

A to bylo asi jediné, co nám vadilo.

Stovky ročně. Bezpochyby, veliká. Závažná a je to katastrofa. Ale nikdo na ně netlačí, a najednou zrovna v tomhle případě všechna média, namířené kamery, prostě na inspekci, na všechny říkají: Říkejte, kdo to byl! A tak dále.

A to si myslím, že je i něco, kde prosím já jsem to bral před těmi krajskými volbami, že to bylo využito, zneužito, prostě někým, že tam byly ty billboardy, jak kdo otrávil Bečvu. I proti tomu jsem se bránil. Ale je po volbách, nějaké další volby chvilku snad nebudou, doufejme, a tak prosím, jestli můžu o něco požádat všechny, nechme to té policii a přestaňme to politizovat.